Třetí pozměňovací návrh, ke kterému se přihlašuji, je sněmovní tisk 787, který upravuje možnosti policie při silniční kontrole, konkrétně ustanovení umožňující okamžitě odeslat vůz na stanici STK v případě podezření na špatný technický stav vozidla. V současné chvíli má policie při silniční kontrole tři možnosti: odebrat technický průkaz okamžitě na místě, zkrátit platnost technické kontroly na 30 dnů, pak musí vůz znovu podstoupit STK, tedy do té doby, a zmíněná možnost odeslat vozidlo na STK okamžitě. Jsme názoru, že první dvě možnosti plně pokrývají situace, které mohou nastat, proto navrhujeme možnost okamžitého odeslání na STK vypustit. Tato možnost navíc v praxi není pro praktické problémy policií využívána. Z obou těchto důvodů jsme názoru, že toto ustanovení je v právním řádu České republiky nadbytečné. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové.

A teď tedy hovořím já jako předseda tohoto podvýboru. Říkám to pro to, že i na podvýboru pro dopravu jsme se této problematice věnovali před několika týdny velmi pečlivě. A je taky potřeba férově říci, že jsme tehdy nedospěli k žádnému závěru. Ale přínosné to bylo v tom smyslu, že ten podvýbor tehdy byl opravdu velmi detailní a velmi odborný. Co chci za sebe uvést, je zaprvé ve stručnosti můj celkový pohled na problematiku. Tomu detailu se věnujeme právě na podvýboru. Ale několik vět komentáře to jistě zaslouží. A v druhé části svého vystoupení pohovořím o třech pozměňovacích návrzích, které mám připraveny, a věřím, že zaujmou vaši pozornost.

My jsme spolu velmi dlouho a velmi mnohokrát ten zákon č. 56 diskutovali. Moje konzervativnost vychází z toho, že jsme ten zákon novelizovali před rokem. Ještě předchozí Sněmovna, bylo to zhruba touto dobou na jaře, dokončila, dotáhla do zdárného konce tu poslední novelu.

Zaprvé v tom, že nově už krajské úřady nemohou přidělovat licence podle jakýchsi poměrně komplikovaných vzorečků, ale musí dvakrát ročně, vždycky na konci července a potom na začátku ledna, posoudit v jednotlivých správních obvodech aktuální stav, porovnat tu tzv. přistavenou kapacitu přenesené působnosti státu, státní správy formou STK, s reálnou potřebou v regionech a podle toho, jestli se ta reálná potřeba blíží 80 procentům té kapacity, tak mohou případně vydávat další licenci.

Tedy téměř jedna polovina svoji činnost ukončila. Odmítly se vlastně do toho online systému čistého, průkazného a bez možnosti podvodů připojit.

Tohle jsou důvody, proč jsem byl skeptický, abychom připravili další novelu. Kolegové z ministerstva mi vysvětlovali, a tomu rozumím, že původním a hlavním záměrem je implementace evropského práva, nutnost tedy přenosu evropské směrnice do českého práva. Tomu rozumím a s tím souhlasím. Každopádně jak to v našem systému bývá zvykem, jakmile máme něco evropského, už se nám rojí nápady jeden za druhým, co tam ještě přidat dalšího a dalšího. Jedním z těch nápadů nebo z těch iniciativ byla právě otázka ekonomické spjatosti, o které před malou chvílí hovořil pan místopředseda Polanský.